Tak je obviníme všechny.

Ale to není žádné řešení. Ať je zaznamenáno, jak jsem hlasoval. Na tom přece nic není. Ale kriminalizovat někoho za politické rozhodnutí je opravdu špatně. A třetí věc a je to apel na politiky všech úrovní, od komunální přes krajskou po celostátní. I někteří z nás k tomu přispívají.